Já tu firmu neznám, ta firma mi nepatří, ani Agrofertu nepatří.

Na hektar a z Evropské unie. A určitě odvádí podstatně víc, než dostává. Takže každý si to může dohledat. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák a po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Máte slovo. Děkuju, pane předsedající.

Nebo ne?

Máte slovo. Děkuji za slovo, bude to velmi stručné. Já jenom chci požádat pana ministra financí, aby mi nedoporučoval to, co mám, nebo nemám číst. Já sama jsem s to posoudit, které informace chci, nebo nechci přijímat a co z nich chci, nebo nechci vyvozovat. Vaše rady mi v žádném případě nepomáhají.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se pokusím vrátit k diskusi o samotném návrhu zákona. Chtěl bych reagovat na vystoupení pana poslance Plíška, které tady v té předchozí rozpravě zaznělo a týkalo se stanoviska Legislativní rady vlády. Ta interpretace byla, když to řeknu mírně, poněkud manipulativní, s konstatováním, že údajně podle Legislativní rady vlády je návrh zákona v rozporu s evropským právem.

Ta pochybnost, která je ve stanovisku Legislativní rady vlády zmíněna vzhledem k podpoře malých a středních podnikatelů, se týká toho, zda doprovodná opatření jsou dostačující, aby ta zátěž na tuto skupinu podnikatelů nebyla nadměrná. Čili je to spíše otázka implementace než otázka slučitelnosti samotného zákona s právem Evropské unie. Takže bych moc poprosil, aby debata probíhala korektně a aby se tímto způsobem nedezinterpretovalo a nezneužívalo stanovisko Legislativní rady vlády. Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Zuzana Šánová. Máte slovo, paní poslankyně. Ještě jednou dobrý den, přítomní.

Děkuji vám a nyní půjdeme řádnou rozpravou. První je přihlášena paní poslankyně Lorencová a po ní pan poslanec Benda se připraví. Takže paní poslankyně, máte slovo.

Doufám ale, že se mi to přesto podaří.

Běžně se tenkrát hovořilo o tom, že je potřeba financovat vznikající politické strany. Jenomže z podstaty věci je jasné, že o tom, odkud ty peníze pocházejí, asi věděl málokdo. Hovořilo se tenkrát, a vlastně dodnes není jasné, jak to bylo, hovořilo se i o financování zločinu, když to zjednoduším.

I proti jejich existenci vznikl podobný odpor, jakého jsme dnes svědky proti zavedení elektronické evidence tržeb.

Pak se to podařilo. Dokonce asi o půl roku později poté, co byl přijat zákon, tak o půl roku později byl zrušen a registrační pokladny byly odpískány.

Ano, opravdu existují registrační pokladny v některých firmách. Můžeme jim říkat tedy registrační.

Prostě tohle je funkce registračních pokladen, tak jak podle představ našich předchůdců v této Sněmovně, tak jak fungovaly registrační pokladny krátkou dobu a poté už vůbec ne. Do daňového přiznání se údaje z těchto registračních pokladen vůbec nedostanou.